Poštovani gospodine predsjedniče, zahvaljujem. Poštovane gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. RH je po završetku obrambenog Domovinskog rata bila suočena sa problemom iznimnog gospodarskog i sigurnosnog značaja a to je zagađenost njenog teritorija minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Sigurnosna ugroza stanovništva kao i nemogućnost korištenja miniranog prostora bilo za gospodarsku eksploataciju ili za svakodnevni život, imaju snažan utjecaj na razvoj ne samo onih područja koja su bila zahvaćena ratnim djelovanjima već i na razvitak društva u cjelini. Posljedice koje takva vrsta ugroze stvara gotovo su podjednako i sigurnosne i gospodarske, ekološke i socijalne naravni, pogubnost minske kontaminacije za stanovništvo RH posebno ocrtava i činjenica da je od službenog završetka Domovinskog rata do danas u minskim incidentima stradalo 595 osoba od čega nažalost 203 smrtno. Upravo izvješće koje podnosimo za prošlu 2017. g. je prvo izvješće odnosno prva godina u kojoj nije bilo minskih žrtava, niti osoba koje obavljaju poslove razminiranja, pirotehničara, pomoćnih djelatnika i ostalih a niti civilnoga stanovništva. RH se priključila i međunarodnoj borbi protiv protupješačkih mina ratifikacijom Konvencije o zabrani uporabe proizvodnje uvoza i izvoza i skladištenja protupješačkih mina, poznato je kao Otavska konvencija. Vlada RH prepoznala je od početka da je rješavanje minskog problema krucijalno i stoga je osiguravala stabilne izvore financiranja u državnom proračunu, zatim koristila zajmove Svjetske banke, proračune i trgovačkih društava u vlasništvu RH a kasnije i predpristupne te strukturne i kohezijske fondove EU-a a ujedno i kroz transparentan odnos sa domaćim i stranim donatorima su se dobivala i određena sredstva iz donacija. Sveukupno je za poslove razminiranja naše države iz svih izvora financira od '98. do 2017. utrošeno gotovo 5,4 milijarde kuna. Za prošlu 2017. g. o kojoj podnosimo izvješće, Vlada je planom minskog djelovanja utvrdila 6 krucijalnih ciljeva. Prvi cilj je bio izvršenje poslova razminiranja tehničkog izvida te općeg izvida na površini od 58,3 km kvadratna. Naglasak na obavljanju ovih poslova stavljen je na okončanje poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji u cilju cjelovitog i sveukupnog rješavanja minskog problema te županije zatim nastavak sustavnog i cjelovitog razminiranja poljoprivrednih površina i nastavak razminiranja gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji. Drugi cilj definiran planom Vlade za prošlu godinu bio je održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minskog sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Treći cilj bila je provedba informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od mina i njihovih dijelova, zatim promoviranje hrvatskog sustava, protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici, u cilju stvaranja uvjeta, za nastavak provedbe poslova iz područja protuminskog djelovanja po završetku obveza proisteklih iz konvencije. Peti cilj je bilo pružanje tehničkih projektima koji će se financirati sredstvima EU, iz financijske perspektive 2014.-2020. i konačno šesti cilj bi bila izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u čl. 5. Otavkse konvencije, odnosno, uništavanje protupješačkih mina na miniranim područjima.

Taj minski sumnjivi prostor bio je obilježen sa 14088 oznaka koji ukazuju na minsku opasnost i moguću pronalazaka minsko eksplozivnih i eksplodiranih ubojnih sredstava. Što se tiče ostvarenja navedenih ciljeva, u prošloj godini je provedbom svih poslova razminiranja općeg i tehničkog izgleda, dakle planirano smanjenje minskih sumnjivih područja za 58,3 km kvadratna, a realizirano smanjenje je za 36,5 km kvadratnih. Jedan od razloga za to su manja sredstva primjerice, zbog kasnijeg zaključenja sporazuma između Hrvatskih šuma i HCR-a zatim promjena metodologije prikaza podataka o izvršenju plana, odnosno, prikazu smanjenja minski sumnjivog prostora, na način, da se promjenom zakona, i podzakonskih akata, toj smanjenje uvrštava samo kada je izdana potvrdu o isključenju i za one površine koje su predane na korištenje krajnjim korisnicima, a dosadašnjom, prijašnjom metodologijom, prikazivani su podacima o razminiranim površinama, na kojima su obavljeni poslovi razminiranja, ali nije bila još provedena procedura isključenja. Poslove razminiranja u 2017. g. obavljalo je 40 ovlaštenih pravnih osoba, koje su obavile poslove razminiravanja na ukupno 38,5 km kvadratnih. Tijekom obavljanja tih poslova, pronađeno je i uništeno 1289 komada minsko eksplozivnih sredstava, dakle, protupješačkih i protuoklopnih mina i 519 kom neeksplodiranih ubojnih sredstava. U tijekom obavljanja poslova kontrole kvaliteta, tijekom razminiranja u 42 slučaja utvrđena su nepravilnosti, te sukladno tome, naloženi ponavljanja poslova razminiranja na površini od 84905 metara kvadratnih. Isto tako prilikom obavljanja poslova završne kontrole kvalitete u 29 slučajeva utvrđena je nepravilnost te je naloženo ponavljanje poslova razminiranja na ukupnu 41559 m2 Dakle, ponoviti ću, neostvarivanje poslova razminiranja u cijelosti, kako je predviđeno planom, uvjetovano je kasnim započinjanja poslova razminiranja sredstvima državnog proračuna, sa pozicije naknade za opće korisne funkcije šuma, kao i kasnijim zaključenjem projekta razminiranja, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim prostorima, natura 2000. Kao što smo već izvještavali, dio smanjenje minskog sumnjivog prostora, obavlja se i poslova tehničkoga izvida, oni su planirani bili u 5 županija, na poligonima, veličine 13,5 km2.

Prošle godine je bilo i naknadnih uključivanja površina određenih površina u minski sumnjivi prostor, to se događa kada Hrvatski centar za razminiranje dobije konkretne podatke od osoba koje imaju određena saznanja da na nekom području postoji zagađenja od mina, bilo da su to osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, pa su i same osobno postavljale minsko eksplozivna sredstva ili su tome namočile. Što se tiče ostvarenja drugog cilja, održavanja sustava obilježenog cjelokupnog MSP-a to je svakako jedna od težišnih aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje i ona jamči da će granice minski sumnjivog prostora biti vidljive svim osobama koje se tuda kreću i spriječiti neovlašteni ulazak u takav prostor i eventualna stradavanja. Na dan 1. siječnja 2017. godine minski sumnjivi prostor bio je obilježen kao što sam rekao sa 14.088 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava dok je na kraju godine na dan 31. prosinca minski sumnjivi prostor bio obilježen sa 13.563 oznake. Vrlo važan segment ukupne sigurnosti je provedba informiranja i edukacije stanovništva o opasnosti od mina i njihovih dijelova. U 2017. godini kroz ukupno 77 aktivnosti informirano je i educirano 27.893 osobe o opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Najveći broj aktivnosti informiranja stanovništva HCR je ostvario u suradnji sa MUP-om, Hrvatskim crvenim križem i Udrugom Hrvatska pomaže. Posljedica vjerujemo takvog sustavnog rada je činjenica da u prošloj godini nije bilo minskih incidenata i nesreća. 4. cilj koji je Vlada postavila za prošlu godinu je promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici u cilju stvaranja uvjeta za nastavak provedbe poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencije odnosno po čišćenju cjelokupnog prostora od minsko-eksplozivnih sredstava. Svakako bi bila šteta da znanja, vještine i stručnost naših tvrtki, naših pirotehničara i ostalih djelatnika u humanitarnom razminiranju budu neiskorištene nakon što se očiti hrvatski prostor od mina. Zato je potreban snažan iskorak prema drugim zemljama, prema međunarodnoj zajednici i izvoz naših znanja, vještina u druge zemlje koje imaju minski problem.

I konačno, 6. cilj predviđen za 2017. godinu bila je izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze razminiranja državnog prostora RH koji je utvrđen člankom 5. Ottawske konvencije, znači uništavanje protupješačkih mina na miniranim područjima. Znalo se prošle godine da cilj i rok koji je završava 1. ožujka 2019. godine neće biti dostignut, pa je stoga Vlada RH pokrenula potrebne inicijative za produžetak toga roka.

RH su pohodile stručne osobe iz jedinice za provedbu Ottawske konvencije i naša država Vlada RH u roku tj. do kraja ožujka ove 2018. godine podnijela zahtjev za produženje roka na daljnjih sedam godina. Na kraju oko utrošenih financijskih sredstava, od ukupno osiguranih sredstava prilikom donošenja plana razminiranja u 2017. godini, koja su iznosila 505 milijuna 229 tisuća i 68 kuna, realizirano je 346 milijuna 704 tisuće 439 kuna. Nastavlja se trend iz prošlih godina posebice iz 2016. godine da sve više u sredstvima participiraju sredstva iz europskih fondova, prvenstveno pretpristupnih programa i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. tako da su ona u ukupnim sredstvima u 2017. godini iznosila visokih 58,5% od svih osiguranih sredstava i izvora. Na kraju niski problem u RH još postoji, obavljen je ogroman dio posla, svi dionici uključeni u taj problem shvaćaju važnost svojih obveza i zadaća i cilj je da RH bude razminirana u što je moguće kraćem roku, a da uz sredstva osigurana iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i javnih poduzeća da se u što većoj mjeri koriste sredstva iz europskih fondova i u tom smislu se to nastavilo i ove godine i nastavit će se i u narednim godinama do konačnog rješenja minskog problema u RH. Evo toliko na početku. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče Katić, vi ste ponudili nama ovdje u ovome izvješću niz korisnih i konkretnih podataka, međutim ja sam se javio na repliku zbog jednoga, a to kada ste sumarno rekli koliko je ovih proteklih dvadesetak godina potrošeno na proces razminiranja u RH, onda ta cifra djeluje impresivno, to je 5 i pol milijardi kuna i možda bi trebalo, kad inače govorimo o ovakvim temama koje su vezane za Domovinski rat reći koliko su direktne i indirektne posljedice Domovinskog rata, onda bi vidjeli da ovaj poveći dio javnog duga u principu otpada na to jer te mine nisu pale iz neba, nije ih donijela nikakva oluja, netko ih je tu postavio, stradavali su tu Hrvati u ratu, stradavali su i poslije rata, a stradavaju i financijski i lažno je reći da baš oni koji su postavili te mine su uništili sve karte.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pozorno sam pratio ovo vaše uvodno izlaganje vezano uz projekat razminiranja u RH, drago mi je da ste spomenuli da će se sredstva koja se izdvajaju za ostale korisne funkcije šuma koristiti i ove godine za razminiranje. Drago mi je isto tako da je u planu razminiranje jednog djela gospodarskih šuma u jednoj županiji, mislim da tu leži i veliki potencijal za RH da se što prije razminiraju šumske površine da bi se te šume mogle ekonomski koristiti, ali moje pitanje ide u ovom pravcu. Ukoliko bi izostala sredstva iz OKFŠ-a, a za što se neki zalažu da se ukine naknada za OKFŠ, koliko bi to usporilo razminiranje u RH i koliko bi bez tih sredstava sporije se razminiralo, ako već i sada znamo da su uložene stotine milijuna kuna upravo iz tog izvora za razminiranje? Uvaženi gospodine zastupniče pa to su sva značajna sredstva koja se dobivaju kroz sredstva iz Opće korisnih funkcija šuma, ona su za ovu godinu predviđena u iznosu od oko 50 milijuna kuna, što je ako gledamo na državni proračun gdje je predviđeno oko 130 milijuna kuna znači vrlo veliki postotak. I to bi svakako, ako se ne uspiju iznaći sredstva iz Europskih fondova usporilo poslove razminiranje u RH. Idemo dalje, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Imam jedno pitanje. Vidite, vi ste naglasili da vam je najveći problem financijska sredstva jel tako? U proteklih 9 godina utrošili ste 2,7 milijardi kuna, tražili ste više, a čuo sam maloprije podatak da je utrošeno ukupno do sad u 20 godina 5 i pol milijardi kuna. Stranka Promijenimo Hrvatsku nudi samo konkretna rješenja, evo vam rješenja. U toku jedne godine, ova država, državni proračun plaća bankarima 11 milijardi kuna kamata, mi smo ovdje, ja sam nekoliko puta objasnio da se u jednoj godini može uštediti 5 milijardi kuna, da se izvrši refinanciranje državnog duga. Dakle za 5 milijardi kuna, vi nemate toliko radnika da vade minsko eksplozivna sredstva i možemo Hrvatsku očistiti u roku godinu, dvije, ne trebaju nam Europski fondovi, vidite konkretno rješenje. Idemo na zadnju repliku, poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče u Splitsko-dalmatinskoj županiji 21 milijun četvornih metara je minski sumnjivo. Naravno da poljoprivrednici imamo od Domovinskog rata 39 nesreća, 7 smrtno stradalih. Imamo, tako i nedavno je i Sinjsko polje čišćeno 2016. pronađeni su zvončići od raketa VBR-ova. Imamo još sumnji i vojni poligon Kukuzovac u gradu Sinju na području, što vi poduzimate pod tim mjerama?

Poštovani gospodine zastupniče. Naravno da se kritične točke, a to su dakle mjesta gdje se ljudi žive, kreću su se prve čistile i to je očišćeno, sada intenzivno se čisti i dovršavaju poljoprivredne površine, ono što je najvažnije za život ljudi. Sad idućih godina su u prvom planu šumske površine.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje. Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim sredstvima u 2017. godini je pred nama i analiza devetogodišnjeg ostvarenja programa od 2009. do 2019. ukazuje da je u navedenom razdoblju provedbe jedino u prvoj godini godišnja osigurana sredstva za poslove koje imaju za cilj smanjenje minskog sumnjivog područja bila na razini planiranih sredstava i programa. U razdoblju od 2010. do 2014. godišnja realizacija sumnjivih, minsko sumnjivih područja znatno odstupaju u odnosu na planirane programe zbog značajnog manjeg iznosa osiguranih sredstava na godišnjoj razini. U posljednje 3 godine planirana i osigurana financijska sredstva su veća od planiranih programom, ali nisu i cijelosti realizirana. Izvor većih osiguranih financijskih sredstava od planiranih programa su pred pristupni fondovi EU te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj kroz program ruralnog razvoja RH 2014./2020. može koristiti dodatna sredstva i ostvarivanje i realizaciju planova protuminskog djelovanja i razminiranja područja RH. Tijekom provedbe programa sukladno gore navedenim pokazateljima stvorila se potreba za izradom novog strateškog dokumenta koji će utvrditi uvjete za kapacitiran sustav protuminskog djelovanja sa ciljem provedbe poslova razminiranja tehničkog, općeg i dopunskog općeg izvida u skladu sa osiguranim financijskim sredstvima. Na godišnjim razinama i za cijelosti ispunjava obaveze iz članka 5. uništavanja protupješačkih mina u miniranim područjima sadržanog u Otavskoj konvenciji nakon 2019. godine u najkraćem mogućem vremenu. Na dan 1. siječnja 2017. godine ukupno minski sumnjivo područje RH iznosilo je, kao što smo čuli od državnog tajnika, 446,6 kilometara kvadratnih i prostiralo se unutra 65 gradova i općina u 9 naših županija i bilo je obilježeno sa 14 000 0,88 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih umjetnih sredstava.

Upravno vijeće Hrvatskog centra za razminiranje konstituirano je u srpnju 2017. godine. Na dan 31. prosinca 2017. godine minsko sumnjivo područje RH iznosilo je 411 494 688 metara kvadratnih, odnosno 411,5 kilometara kvadratnih.

Neostvarenje u cijelosti poslova razminiranja uvjetovano je kasnijim započinjanjem poslova razminiranja sredstvima državnog proračuna sa pozicije naknade OKFŠ-a jer sporazum između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog centra za razminiranje potpisan je tek u rujnu 2017. godine. Također projekt razminiranja, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta u zaštićenim i … [[Govornik se ne razumije.]] područjima u Dunavsko-dravskoj regiji naturavita koja će se financirati sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj i kohezijske fondove koji nije u 2017. godini započeo provedbu. Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja na 42 radilišta utvrđeno je da postoje razminiranja ne zadovoljavaju propisane uvjete kvalitete te je naloženo ponavljanje. Ponovno razminiranje na ukupnoj površini od 84 905 metara kvadratnih. Tijekom provođenja završne kontrole kvalitete povjerenstvo je u 29 slučajeva utvrdilo da poslovi nisu obavljeni kvalitetno te je naloženo ponavljanje poslova na ukupno 41 559 metara kvadratnih. Tijekom 2017. godine zaprimljeno je 18 dojava o pronalascima minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava od čega je 14 pronalazaka odnosilo se na područja koja su bila predmet obavljanja poslova, a 4 pronalaska odnosila su se na pronalaske van minsko sumnjivog područja. Najveći udio u izvršenim poslovima razminiranja u 2017. godini imale su tvrtke Istraživač d.o.o. sa 7,63% Doking razminiranje d.o.o. sa 7,38% i Zeleni kvadrat sa 5,38%. najveća realizacija poslova razminiranja je bila tijekom svibnja te od srpnja do listopada iz razloga što su se intenzivno radili poslovi razminiranja poljoprivrednih površina, posebice u Ličko-senjskoj županiji te poslovi razminiranja u … [[Govornik se ne razumije.]] iz protu predpristupnih fondova i prijelaznog instrumenta. Jedna od značajnih planiranih zadaća predviđenih za 2017. godinu zasigurno je rješavanje u najvećoj mjeri minsko problema poljoprivrednog zemljišta RH sredstvima Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj. Izvršenjem ugovorenih poslova razminiranja poljoprivrednih površina u Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji u 2017. godini stvorili su se uvjeti za razminiranje preostalog minskog sumnjivog poljoprivrednog zemljišta. U Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u prvom polugodištu 2018. godine čije izvršenje će se u cijelosti ukloniti minska opasnost od poljoprivrednog zemljišta RH. Temeljem provedene analize, strukture površine u minsko sumnjivim područjima u krajem 2017. godine, utvrđeno je 4,3% minsko sumnjivog područja RH kao poljoprivredne površine. 95,3% minsko sumnjivog područja kao šumske površine te 0,4% minsko sumnjivog područja kao ostale površine, vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenjari, obale i drugo. Hrvatski centar za razminiranje u suradnji sa tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave ciljnog sektora i lokalnim stanovništvom kontinuirano je u tijeku 2017. godine provodilo informiranje i edukaciju o opasnostima od minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava i njihovih dijelova. Ukupno je planirano 75 aktivnosti, edukacije i informiranja stanovništva sa ciljem, ciljanim skupinama o minskom opasnostima u 2017. godini. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nije bilo minskih incidenata i nesreća i to je za pohvalit. Od 1.1. '96. godine do 31. 12. 2017. godine dogodile su se 423 minska incidenta i nesreća u kojima je ukupno stradalo 595 osoba, smrtno je stradalo 203 osobe, teške tjelesne ozljede zadobila je 271 osoba, dok ih je 120 zadobilo lake tjelesne ozljede. Hrvatski centar za razminiranje i ostali dionici sustava protuminskog djelovanja su u cilju promicanje hrvatskog sustava, u protuminskog djelovanja, međunarodnoj zajednici, provodili brojne aktivnosti, prema međunarodne zajednici diplomatskih predstavnica RH, predstavnicima donatorskih zemalja.

Nakon rebalansa državnog proračuna za 2017. g i preraspodijele odobrenih od strane ministra financija, tekući financijski plan za 2017. g. iznosio je 280 milijuna 687 tisuća 15 kn. Prema izborima financiranja sredstva su ostvarena iz općih prihoda i primitaka u iznosu 178 milijuna kuna, to je učešće državnog proračuna i pomoći EU, u iznosu 12 milijuna 23 tisuće kuna pomoći EU, izvor 51 te u daljem slijedu imamo 69 milijuna kuna pomoći Vlade i međunarodnih organizacija. Imamo … [[Govornik se ne razumije.]] tisuća 863 kune donacije trgovačkih društava, javnih poduzeća i ostalih izvan opće države, koji su ostvarili kroz državni proračun u iznosu od 2 milijuna 166 tisuća 506 kn.

Temeljem plana protuminskog djelovanja za 2017. g. financiranje poslova razminiranje i planirano, iz državnog proračuna i sredstava pomoći EU, sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, sredstva od državnog proračuna, sa posebne pozicije naknade za opće korisne funkciju šuma, koja prikuplja Ministarstvo poljoprivrede, sredstva donacija koje su uplaćivali u državni proračun, direktna donacija, preko međunarodnih fondacija ITF-a te europskoga poljoprivrednog fonda, čiji korisnici su županije koje su neposredno plaćaju obavljaju poslova razminiranja. Posebno treba istaknuti činjenicu da u 2017. g. sredstva koja su realizirana za poslove razminiranja iz EU izvora, znatno veća od sredstva koja su osigurana iz državnog proračuna i ostalih izvora. Tj. da je iz EU, sredstva ukupno realizirana 202 milijuna 786 tisuća 163 kn što je najveće povlačenje europskih sredstava za razminiranje do sada.

Uočljiv je rast prosječne cijene poslova razminiranja u odnosu na prosječnu cijelu poslovanja u 2016. g. koja je bila 6,13 kn po m2 što je posljedica stabilizacija tržišta u sustavu protuminskog djelovanja. U 2017. g. u provedbi zadaća razminiranja vojnih lokacija i građevina, obavljeno je ukupno 7 radova razminiranja od koji je 6 bilo planskih aktivnosti, te jedna izvan planska aktivnost. Ovo bi bilo ispred Kluba zastupnika o protuminskom djelovanju i realizaciji u 2017. g. te podržavamo ovo izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja, sa željom da što više minsko sumnjivih područja bude razminirano i što manje nesreća u budućnosti. Hvala. Prije nego što idemo dalje, pozdravimo samo učenike i učenice Osnovne škole Kamen Šine Split, ovo je druga grupa pozdravljamo njih i onu prvu grupu koja je bila, dobrodošli … [[Pljesak.]] Sada idemo replike nemamo, pa idemo na drugu raspravu, poštovana kolegica Vesna Pusić, u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju sa suradnikom. Dakle, izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2017. g. ukupno je dio realizacije obveza koje između ostalog su preuzete iz tzv. konvencije iz Otave, dakle, konvencija o zabrani upotrebe stvaranju zaliha proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju i drugo iz mogla bi se reći Konvencija iz Dubrovnika, dakle konvencija o kaznenom strelju u čijem donošenju je Hrvatska, pa posebno gospođa Dijana Pleština, imali su veliku ulogu i koja je potpisana u Dubrovniku i oko nje organizirana jedna velika konvencija koju smo svi podržali. Nacionalni program protuminskog djelovanja, obuhvaća razdoblje 2009.-2017. predviđa potpuno uklanjanje mina do 2019. godine, održavanje obilježenosti minskih područja, program edukacije stanovništva, skrb za rehabilitaciju uključujući i psihosocijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju žrtava i promoviranje hrvatskog protuminskog sustava na međunarodnoj sceni odnosno kao modela koje neke države koje imaju slične probleme mogu preuzeti. Sredstva i razminirana površina su se sustavno smanjivali počevši od 2010. u odnosu na ovaj plan koji je donesen 2009. godine. U 2017. je došlo do promjene, utrošeno je više sredstava od planirani iako su kasnije revidirana, ali planirano je bilo 333 milijuna, a utrošeno je 346,7 milijuna, međutim razminirano je manje od originalno planirane površine. Dakle u samom planu je predviđeno 70,2 kvadratna kilometra, a onda je to smanjeno na mislim jedno 58 ili 40 i nešto kvadratnih kilometara, u svakom slučaju realizacija je podbacila i originalni plan od 70 i ovaj smanjeni plan i bila je 36,5 kvadratnih kilometara. Rezultati između 2009. i 2017. su planirano je razminirati 887 kvadratnih kilometara, a faktički je razminirano 570,7 kvadratnih kilometara i planirano je za to utrošiti 3 milijarde 872 kune, a utrošeno je 2 milijarde 665 kuna. Iz podataka proizlazi očito da treba novi interventni program i razminiranja i financiranja jer i u jednom i u drugom pogledu je realizacija do 2017. do konca 2017. de facto podbacila. Ako se hoće dostići plana iz ovog izvješća se vidi da to baš nije namjera da se dostigne plan o kompletnom razminiranju do 2019. nego da će se tražiti produženje, ali bez obzira i na traženje produženja ovim tempom se neće ispuniti predviđeno odnosno ciljevi koje smo si tu zadali. I ja bih rekla da glavni zaključak ovog izvješća treba biti novi program i razminiranja i financiranja koji će biti realan ali i ambiciozan dakle da se tog zla riješimo. 1. Siječnja 2017. u Hrvatskoj je prema ovom izvješću bilo 446,6 kvadratnih kilometara minski sumnjivog područja, već je rečeno u 65 gradova, 9 županija itd. U odnosu na širi višegodišnji plan, godišnjim planom za 2017. smanjena je ambicija, evo tu imam, na 58,3 kvadratna kilometra, međutim razminirano u 2017. je 44,4 odnosno ne pardon to je bio plan za samo razminiravanje, a 58 je bilo i za izviđanje. E sad, do konca te godine je razminirano 411,5 kvadratnih kilometara, po mojoj računici to izlazi da je u 2017. razminirano 35,1 kvadratni kilometar, međutim u samom izvješću se navodi da je razminirano 38,5 kvadratnih kilometara u 2017. Pitam, odakle taj broj jer kada oduzmete 411,5 od 446,6 dobijete 35,1 kvadratni kilometar. Dakle određena površnost sa brojkama se provlači kroz cijelo ovo izvješće kojem ne može čovjek odoljeti da dobije dojam da se očekivalo da to niko neće čitati, pa možemo tu malo biti liberalniji sa brojkama. Kontrolom je pronađeno relativno malo loše obavljenog posla. Ono što je u izvješću loše i čini ga manje preglednim je da cijelo vrijeme miješaju podaci u kvadratnim kilometrima i kvadratnim metrima i kroz to onda se ne dobiva jasna slika, morate stalno računati tamo i natrag da vidite koliko je stvarno razminirano, koliko je stvarno planirano, kolika je realizacija u odnosu na plan. U izvješću se nalazi i izvješće o radu pojedinih tvrtki i spominju se istraživač DOK-ING i zeleni kvadrat kao oni koji su najviše tu posla napravili, inače sve u jednoznamenkastim procentnim brojevima, dakle 7,63 do 5,38. Međutim u tablici koja je priložena izvješću podatak za DOK-ING je 0% odnosno kaže se da je razminirao tisuću kvadratnih metara u 2017., dakle ne znam što je točno, da li podaci u tablici ili podaci koji su iznad tablice navedeni kao podaci za ove 3 tvrtke, kao one koje su napravile najviše posla. Kao što sam rekla, ima dosta, ako smijem tako reći, šlampavosti i nepreciznosti u ovom izvješću. Ono što upada apsolutno u oči je da je na razminiranju angažirano 40 različitih tvrtki. To gotovo sigurno donosi neujednačenosti, svatko tko bilo šta je radio, zna da je vrlo teško držati neke ujednačene kriterije i ujednačenu kvalitetu, ako je na jednom poslu angažirano 40 različitih tvrtki. Pitanje GLAS-a i HSU-a je zašto. Dal ne postoji možda nešto na što bi se moglo fokusirati i taj posao efikasnije i sa ujednačenijom kvalitetom obavljati. Za razminirati u 2018. što se poljoprivrednog zemljišta tiče, po ovom je ostalo još 10 kvadratnih kilometara. E sada korištenje europskih fondova, ima lijepih rečenica ali loših tabela. Dakle, što se korištenja europskih fondova tiče, koriste se oni za razdoblje 2014.-2020. dakle, za ovu financijsku perspektive, postoji mogućnost korištenja novih sredstava, novih specijaliziranih projekata. Gdje je to? To se iz ovog izvješća ne vidi. Još jedan moment koji se u izvješću spominje, je edukacija o opasnosti od mina, navodi se veliki broj ljudi, preko 27000 ljudi, koji su sudjelovali u programu edukaciju. Tko međutim, vrši edukaciju i kako se odabiru tvrtke koje vrše edukaciju?

Ja sam išla potražiti tu udrugu Hrvatska pomaže na internetu, po onome što sam našla, to je neka udruga, koju je osnovao grad Zagreb, nema kontakt osobe, misija je vrlo općenita, dakle, suradnja gradova. Pod rubrikom donatori, toj udruzi, zadnja godina koja se spominje je 2015. i ne spominje se ni jedno ime donatora. Međutim, nije da je mrtav … [[Govornik se ne razumije.]] da je mrtva udruga, je je što se tiče novih pravila privatnosti, ažurirana 21.5.2018. g. Dakle, možda ne bi bilo loše znati nešto više o tim udrugama izvan ovih očiti ministarstava i državnih agencija i velikih međunarodnih udruga, kao što je Crveni križ, tko su ti koji dobivaju novac za edukaciju? Što se tiče onog dijela programa koji je govorio o ekonomskoj reintegraciji žrtava, o tome, nisam našla ništa. Dakle, da li se to još radi, da li to uopće postoji? Što se EU financiranja tiče ono što sam rekla, rečenice su lijepe, ali tabele nisu tako lijepe. Dakle, u 2017. se je propustilo pokrenuti projekt Karlovac Carst, zato što kao što se ovdje kaže, nije bilo kapaciteta ni od strane onih koji razminiravaju, niti od strane županije. S druge strane … [[Govornik se ne razumije.]] Velebit, još jedan projekt razminiranja, je u ovom trenutku pripremi, dakle, također nije bio na dnevnom redu, što se realizacije tiče 2017. g. Kohezijski fond Natura Vita, planirano je iz njega izvući 17 milijuna kuna, povuklo se nula, po tabeli. Europski fond za regionalni razvoj, planirano je povući 385 tisuća kuna, povuklo se nula. Zašto? Ministarstvo poljoprivrede, planirano je 40 milijuna kuna, dalo ništa, zašto? Izvješće, mislim jasno pokazuje, da je u ovom poslu, koji je važan posao, u prvom redu, za normalni život svih ljudi u ovoj zemlji, treba više sustava, da treba sustav pojednostaviti, uključujući sve ove gomile različitih organizacija, koje sudjeluju s jedne strane u razminiranju, a s druge strane u edukaciji, a ne znamo točno o kome se radi. Potreban je jači fokus na realizaciju plana i na provedbu onog što je glavna zadaća ovog cijelog projekta i apsolutno je potrebna veća transparentnost.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Evo, 20 g. nakon osnutka hrvatskog centra za razminiranje, Hrvatska nije sigurna još uvijek još uvijek imamo ozbiljnu kilometražu nerazminiranog područja, minski sumnjivog i jednostavno treba reći da nema pomaka u onome što bi trebalo biti zaista prioritet. Ovo govorim iz razloga što imam osjećaj da se olako proizlazi temi koja bi bila od najvažnijeg nacionalnog interesa RH, s obzirom koji je udio turizma u GDP-u vijest o tome da mi imamo još uvijek preko 400 ili 450 km ne razminiranog područja i treba reći ono što je u ovom izvješću i gospodin državni tajnik, kojeg ujedno pozdravljam zajedno sa suradnicima, rekao a to je da po ovom tempu koji mi sad imamo, minimalno 13 godina će još trebati proć da Hrvatska bude razminirana a ukoliko se zapravo dogodi ono što je izvjesno i šta je prešućeno u ovom izvješću, a to je da više neće sredstava iz EU-a da se za to treba pripremiti, vrlo skoro, znači 2020. godine, da će to trajati onda tko zna koliko godina. Tako da ću ja više govoriti o onome što nije kazano nego ono što je možda izrečeno ili čitani kroz brojke. Evo samo za jedan bitan primjer, a to je u 2017. g. na 36,5 ili 31,5 ili koliko god je kilometara kvadratnih raščišćeno, za to je potrošeno 346 milijuna kuna, sad to usporedite recimo sa 2014. g. u kojoj je 83,8 km razminirano za 280 milijuna kuna. I to vam dođe da otprilike treba naglasiti još jednu brojku a to je da je u 2017. g. to znači u proteklih 10 g. najmanje pronađeno samo 1289 minsko-eksplozivnih sredstava što otprilike iznosi a to je broja dosta zanimljiva kad ovako u prosjeku gledamo, oko 264 000 kuna po jednoj pronađenoj mini. Također treba vidjeti u ovim brojkama ovdje od 346 milijuna kad pomnožite 6,13 kuna po metru četvornome koliko firme dobivaju, da je to zapravo 223 milijuna, to znači negdje ide 120 i nešto milijuna kuna razlike. Sve ovo govorim iz razloga šta mislim da ovakav tempo i ovakav način pristup razminiranju daje ozbiljnu sumnju da zapravo netko zainteresiran da ova uslužna djelatnost koja se radi, a to znači razminiranje, bude itekako dobar biznis i dalje. A mi zapravo nemamo interes da se Hrvatska očisti od minski sumnjivih prostora, da mi napokon postanemo zemlja koja će moći sa sigurnošću reći da je očišćena od mina, a to govorim pogotovo iz razloga što ako pogledate šta nam se događa sa razminiranim područjima tamo gdje postoje certifikati da je to očišćeno itd., a onda iz godine u godinu se povećava broj pronađenih zapravo sumnjivih sredstava. Ja u ovom izvješću vidim jedinu pozitivnu zapravo i najbitniju stvar a to je da je u provedbi aktivnosti protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. g. nije bilo minskih žrtava, međutim moram reći da s obzirom da je bilo manje pronađenih mina, da je to bilo puno manje područja, nisam siguran da je to zapravo u korelaciji vezano sa sigurnošću samih pirotehničara. Ono šta je istina a to je ovdje se očito čuva dobar posao. Sredstva EU-a promašuju sredstva koja dajemo iz državnog proračuna, a to će uskoro presušiti pa onda nećemo biti u istoj situaciji a broj projekata razminiranja na kojem nije pronađena niti jedna mina, niti jedno sredstvo tijekom izvođenja radova razminiranja, govori o tome da netko nešto loše radi, loše planira ili upisuje zapravo ono što dolazi pod riječ sumnjivo. E sad o toj riječi sumnjivo želim govoriti a to je što je više utrošenih sredstava, manje kvadratnih kilometara, tako se i smanjuju ovi minsko sumnjivi prostor. A ja mislim da bi to trebalo zaista istaći da su to stvarno sumnjiva posla sa sumnjivim namjerama i to se u Hrvatskoj ne smije dogoditi, naš interes treba biti prije svega da ova zemlja bude čista od mina a ne da ta varijanta a to je da zapravo pronalaskom eventualno bilokojega područja kojeg možemo tako ocijeniti, to shvaćamo kao povoljan i mogući biznis. Kad sam maloprije govorio da nam treba najmanje 13 godina ovim tempom, matematika je vrlo jednostavna, ako je to 36,5 kvadratnih kilometara u jednoj godini, od 58,3 koliko je bilo planirano, onda za 446 kilometara kvadratnih koliko je preostalo, sami izračunajte jesam li promašio možda za koji mjesec ili nisam, ali ja se bojim da nisam niti malo pogriješio i da nažalost, sve ovo skuša će biti i dalje loše opravdavano. Samo kašnjenje projekata pitanje je, novac iz europskih fondova itd., ne može se pravdati situacija a to je da netko nije napravio dogovor, da se netko nije dogovorio sa Hrvatskim šumama, da nisu potegnuta sredstva iz EU-a, da nije napravljeno nešto. Svi se sjećamo rebalansa koji je bio a to bi trebalo svakog zabrinuti, imali smo 362 milijuna kuna, odjedanput to padne 280 milijuna kuna. Netko tu nije napravio svoj posao i to je ono što opet prešućujemo u ovom izvješću i iz tog razloga mislim da takva opravdavanja nisu prihvatljiva. Ja ću još nešto reći što se tiče samog razminiranja i planiranja. Ono šta ostaje i šta smo i na Odboru za unutarnju politiku razgovarali, nacionalna sigurnost, slijedi nam zapravo razdoblje u kojemu će trebat se pripremit za novi način odnosno kad ne bude više ovih europskih sredstava, kad dođe do situacije da će to morat radit ljudi koji u ovom trenutku uskoro bi mogli ostat posla, da se za to treba pripremit posebnu strategiju da nam se ne dogodi da oni koji su radili vrlo teške poslove, pirotehničari itd., da im se desi da u ovom momentu zapravo nemamo pripremljen plan za te ljude u trenutku kad srećom Hrvatska bude razminirana.

Sljedeći klub zastupnika je onaj Živog zida i SNAGA-e u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite.

Uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim sredstvima za 2017. godinu. Izvješće koje u biti se ne razlikuje prethodno od prethodnih izvješća, a ono što bi građane i sve nas prije svega trebalo interesirati kada će Hrvatska konačno biti razminirana. Kao što je poznato mi smo već nekoliko puta davali obećanja službene rokove kada bi razminiranje trebalo biti gotovo čak smo taj datum prijavljivali u EU i u UN, znači to je trebalo biti gotovo 2019. vidimo da su svi rokovi probijeni i da i dalje nemamo datum kada bi Hrvatska mogla biti čista od mina. Zahvaljujući tome, mi još uvijek nemamo datum kada će hrvatska zemlja u potpunosti biti stavljena u funkciju nemamo datum kada će hrvatski građani osjećati sigurnost kada se kreću po svojoj vlastitoj zemlji. Kada analiziramo ove podatke koji su pred nama uvijek je dobro pogledati kakvo je stanje u nekim drugim državama koje su također imale veliki problem minskih polja i onda je vrlo žalosno gledati činjenicu da su neke afričke zemlje puno efikasnije od Hrvatske u čišćenju mina. Govorim da je žalosno gledati iz razloga jer afričke zemlje nemaju na raspolaganju sredstva EU niti su općenito bogate toliko kao Hrvatska. Evo recimo Mozambik je u 20 godina cijelu zemlju očistio od mina sa relativno skromnim sredstvima i maknuli su 171.000 mina. Ako pogledamo izvješće koje je pred nama, nama je u godini dana mi smo u godinu dana očistili 1300 mina. Znači to praktički znači da bi ovakvim tempom Hrvatskoj trebalo da očisti Mozambik 150 godina, kada bi hrvatski pirotehničari čistili isti taj teren trebalo bi im 150 godina, što znači da negdje očito se dogodio problem. Taj problem postaje još izraženiji kada gledamo statistike iz godine u godinu, npr. svake godine troši se sve više novaca, čisti se sve manje i manje prostora i pronalazi se sve manje i manje mina. Znači u nekim prijašnjim godinama znalo se pronaći i po 10.000 mina godišnje, prošle godine ponavljam samo 1300. Posebno je nevjerojatna činjenica ta da se čiste dana ne više samo minska polja nego se čiste tzv. minski sumnjiva polja, što znači da netko doslovce u svojem uredu gledajući na zemljovid procijeni neko područje minski sumnjivom i onda nakon toga izlazi pirotehničar e da bi se otkrilo da na tomu području nema niti jedne jedine mine. Znači na čak 28 područja gdje su pirotehničari pregledavali prošle godine nije pronađena niti jedna jedina mina, niti jedna. Pa su recimo pregledavana područja Obrovca, područja Benkovca, područja Skradina, područja Vodica i onda što je recimo ironično u izvješću kažu predstavnici ministarstva nije bila ni jedna žrtva. Znači to je u biti na neki način logično. Što je ovdje problem? U ovom trenutku su ona znatno veća od proračunskih sredstava i postoji ozbiljna sumnja da netko znajući da će novac dolaziti izvana jednostavno pokušava na tome zaraditi. Pokušava zaraditi, izvući novac suprotno javnom interesu. Tu se vidi kakav je problem općenito kada se državna nadležnost i stvari od nacionalnog interesa daju u ruke privatnim tvrtkama. Često smo imali slučajeve da onog trenutka kada je nešto prepušteno iz državne ruke privatnicima da je u pravilu dolazilo do smanjenja plaća, povećavanja profita, a istovremeno smanjenje kvalitete rada i to ovdje imamo jedan flagrantan primjer. Mislim da je svima vama poznato da su pojedini vlasnici tvrtka za razminiranje počinili u najmanju ruku prekršaje i nezakonitosti ako već ne i klasična kaznena djela. Poznato je da imamo danas vlasnike tvrtki za razminiranje koji su prije toga ugasili tri tvrtke za razminiranje. Naravno prije toga su ostavili radnike neplaćene, oni se nisu nikada naplatili, ali to ih i dalje ne sprečava da se bave istim poslom kojim su se bavili i prije. Hrvatska je od 1998. godine potrošila za razminiranje preko 5 milijardi kuna, a još uvijek nije jasno do kada će to razminiranje trajati i koliko još milijardi kuna treba potrošiti. Ja bih pozvao sve one koji su nadležni za ovo pitanje da ovoj problematici pristupe vrlo ozbiljno i da jednostavno ne dopuste sami sebi da danas sutra budu i on u istoj poziciji u kojoj su Martina Dalić ili trenutni premjer Andrej Plenković. Ako postoji bilo kakvo muljanje, ako postoji bilo kakvo pogodovanje, ako postoji bili koji interesni lobi, zaustavite ga na vrijeme, nemojte čekati da se kola slome na vama.

Hvala lijepo. Govorimo o vrlo bitnoj temi, govorimo da sa potrošenih 5 milijardi kuna, koji je ogroman iznos, međutim, ja ću postaviti još jednom kada u replici brojna pitanja, znači govorimo ovdje, i kolega Bunjac je spomenuo … [[Govornik se ne razumije.]] područja koja su minski sumnjiva, nije se pronašlo mina, govorimo o velikom iznosu novca. Dakle u gradu Sinju, ustvari u Splitsko dalmatinskoj županiji imamo 21 milijun četvornih metara sumnjivih i nerazminiranih područja, jer znamo da je to područje, poglavito Vrličko područje … [[Govornik se ne razumije.]] područje, pod Dinarom, ne samo šumsko područje, nego i poljoprivredno područje, od Domovinskog rata do sada imamo 39 nesreća, od toga 7 smrtnih nesreća. Znači 7 ljudi je poginulo nažalost od mina, pa čak i u Sinjskome polju su od raketiranja grada Sinja, … [[Govornik se ne razumije.]] 2016. je razminirano i pronađeno je jedan veći broj mina zvončića, tzv. gdje su ljudi obavljali svoje poljoprivredne radove.

A govorimo o 5 milijardi kuna, koje su se potrošile, tj. koje su dosada uložene u razminiranju. Da jedna površina, ne znam koliko ima kvadrata, čini mi se 20 ili 30 hektara, nešto čak i više, 200 hektara pardon, to strelište nije razminirano.

Jer opet ponavljam, da je se miniralo protiv svih konvencija i sada ne znam, ne dobivam jasan odgovor od tajnika, kaže ove godine ćemo vjerojatno razminirati, a tu žive brojni stanovnici, djeca, stoka. Prolazim tuda, nije mi jasno, zbog čega do sada to područje, koje je u središtu grada Sinja, tj. u samom središte, Kukuzovac vojni poligon, zbog čega nije razminiran. Još jednom napominjem da je Splitsko dalmatinska županija, još i dalje, u vrlo rizičnom skupini, govorimo još jednom, da je na samom tome području Splitsko dalmatinske županije, imamo 21 milijun četvornih metara ne razminiranih. Da imamo veliki broj žrtava, da imamo pronalaske u polju, čak Sinjskom polju ostatke mina, tj. tzv. zvončića od raketnih, koji se ispaljuju iz više cijevnih aketnih bacača. Znači još iz '93. ta, te rakete su ispaljene i još su se pronalazile, znači 2016. veći je broj pronađen. Ovdje se radi o vrlo velikom problemu. Ovdje može doći, opet do žrtava, vidimo da su ogromne žrtve, vidimo da imamo veliko područje koje je nerazminirano, ne samo šumsko i po dinarsko područje, nego i poljoprivredno područje, jer tako je crta išla u Domovinskom ratu, na području Cetinske krajnje, kako se odmicala crta, nemamo karte. Vjerojatno JNA nije ostavljala karte, oni su to radili i srbočetnici, kako im padne na pamet zbog toga je i to jedan od ključnih problema i samo su iza sebe ostavljali i sijali smrt. I nažalost, evo 7 života i poslije Domovinskog rata, na tome području, u biti su žrtve Domovinskoga rata. Mislim da jedan objekat, bivši poligon, vojni Kukuzovac, se razminira jer se nalazi uz samo naselje, tj. uz sam grad Sinj, između Tisna i Sinja, uz same brnaze, uz samu magistralnu cestu, tj. državnu cestu D1 gdje imamo poduzetničku zonu, gospodarsku zonu Kukuzovac, imamo poduzetničku zonu odmah s druge strane, od općine Dismo, gdje smo gospodarski subjekti u velikome broju, gdje se djeca igraju, opet ponavljam, da je to jedan od ključnih problema. Očekujem od vas jasan odgovor, za ovih 21 milijun četvornih metara u Splitsko dalmatinskoj županiji nerazminiranog područja, ne samo šuma i brdskih područja, nego i poljoprivrednih površina, a također gdje ljudi riskiraju svoje živote, jer neki čak i obrađuju tu zemlju na rizik, a imamo i problem ovdje, poglavito još jednom, kada ćete, problem je najveći znači taj poligon Kukuzovac. Evo osnovno pitanje kad će te razminirati ono što je već i u urbanom dijelu grada Sinja, a to je poligon Kukuzovac koji je opasan po živote. Vidimo 5 milijardi kuna smo uložili, do sada se spominje taj iznos u razminiranje, a u središtu grada Sinja imamo opasan nerazminirani područje. Hvala lijepo. Ako mogu dobiti odgovor. Hvala lijepa. Izvolite. Uvaženi zastupniče Bulj, kako komentirate činjenicu da je vađenje jedne mine 2009. godine koštalo 37 tisuća kuna, a 2017. 270 tisuća kuna? Da li su to pirotehničari u međuvremenu izgubili smisao za pronalaženje mina ili su uvedene neke nove tehnologije ili koji je razlog da jedna mina sada košta 5-6 puta više nego što je koštala prije 7-8 godina? Je li to u biti isto ono sličan način kao kad su povjerenici ušli u Agrokor, pa su odjednom svoje honorare povećali za 9-10 puta jer im je to netko omogućio? Da li se to iz izvješća vidi i kakvo općenito je vaše mišljenje o tome? Ja ... [[Govornik se ne razumije.]] za Splitsko-dalmatinsku županiju koja je bila okupirana u onom dijelu vrličkom, ... [[Govornik se ne razumije.]] i prema Drnišu da je to ogroman prostor koji je bio okupiran i zasigurno, pošto nisu imali veliki broj snaga tada, di nisu imali, veliko je područje, di nisu imali pješake i to je se osiguravalo minama i ti prostori su ostali minirani i oni su vjerojatno proglašeni područjima sumnjivim. Zbog toga su proglašeni sumnjivim, ja nisam sad u tome ali sumnjivim. Međutim je činjenica da je bio veliki problem oko razminiranja i da su se uključili razne interesne skupine koje su i privatne tvrtke, koje su zarađivale puno više nego što su prije radile, razminiralo se. Zbog čega, ja točan razlog ne mogu znati, ali to bi morao znati tajnik i pojasniti već na vaše pitanje kad ste govorili, trebao je u ime, da ne bi zaboravili sad to odgovoriti, trebao je već odgovoriti. Uglavnom, problem je najveći šta u centru grada Sina imamo vojarnu tj. vojni objekat koji nije razminiran, a 5 milijardi kuna smo potrošili.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, ravnatelju Hrvatskog centra za razminiravanje, pred nama je izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu i mislim da se svi ovdje prisutni možemo složiti da je pravovremeno i zapravo učinkovito rješavanje minskoga problema u RH od iznimne važnosti za sve nas. U prvom redu to je zbog očuvanja ljudskih života, ali i učinaka koje to ima na gospodarstvo, turizam, naravno i na ruralni razvoj. Prema podacima koje imamo pred sobom i podacima Hrvatskog centra za razminiranje više od 95% površina minski sumnjivih područja koja su preostala čine šume i šumska zemljišta. Moramo biti svjesni i činjenice da razminiranje na takvim površinama iziskuje i dodatne napore i tehnologije već samim time zbog specifičnosti terena na kojima se mine nalaze, konfiguracije i naravno uvjetima rada na takvim terenima. Međutim, brojni su i benefiti odnosno koristi zbog kojih je u svakom slučaju nužno ubrzati sve te procese. U provom redu to je ljudski faktor i sigurnost. Naime, brojne su situacije u kojima su svi oni koji rade u šumarstvu, ne samo u šumarstvu nego i u na šumi baziranim industrijama odnosno djelatnostima, zatim druge interesne skupine poput lovaca, ribolovaca, planinara izletnika i drugih, oni svakodnevno izlažu zapravo svoje živote, osobito u tim rubnim dijelovima minski sumnjivih područja. Radno nedostupne površine, osobito govoreći tu o šumskim površinama održavaju se i na gospodarenju, odnosno možda bi bilo bolje reći na ne gospodarenje šumama, što uz gospodarski odnosno financijski učinak nemogućnosti ... [[Govornik se ne razumije.]] gospodarenja šumama vuče za sobom i brojne druge probleme. Tu bi spomenuo i nemogućnost intervencija prilikom pojave i širenja određenih biljnih bolesti, biljnih štetnika odnosno nametnika te nemogućnosti struke da intervenira na takvim područjima koja su nedostupna, što za sobom vuče dodatne probleme, a kakve probleme može izazvati jedan štetnik tipa potkornjaka imali smo prilike vidjeti i nažalost gledati svaki dan i na području Gorskoga Kotara. Osim ovih gospodarskih funkcija šuma, tu su i opće korisne funkcije šuma koje su također ovime narušene i kada se već dotičemo opće korisnih funkcija šuma, naglasio bih da se iz naknade za opće korisne funkcije šuma koja je vrlo često se spominje i na ovome mjestu sa nizom negativnih konotacija, čak 30% sredstava iz opće korisnih funkcija šuma koristi se upravo za razminiranje minski sumnjivih područja. Također, trebalo bi naglasiti da i taj iznos udvostručen u odnosu na nekakva prijašnja razdoblja kada je iznosio 13% Dakle, iz tih se sredstava veća za 2017. godinu omogućilo financiranje za razminiranje 475 hektara šuma i šumskog zemljišta. Također, bitno je spomenuti da je sporazumom Ministarstva i HCR-a za 2018. godinu upravo iz tih sredstava naknade za OKFŠ predviđeno je 55 miliona kuna za sad. Naravno, ta sredstva se mogu kao i za 2017. povećati ukoliko priliv za tu naknadu bude veći, što iznosi više od 500 hektara šuma i šumskih zemljišta. Važno je naglasiti da su i Hrvatske šume i Ministarstvo poljoprivrede jedni od značajnijih donatora za razminiranje. Spominjemo nekoliko projekata. Važnost projekta Naturavita koju je potrebno ponovno podcrtati, odnosno razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskih zemljišta u zaštićenim i Natura 2000. područjima u dunavskoj i dravskoj regiji koji bi se, naglasimo i to, trebao financirati sredstvima iz EU. Jednako tako nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma koja će osim potrebnog gospodarenja znači i tog gospodarsko financijskoga efekta omogućiti u prvom redu i sigurnost svih onih koji su zaposleni u šumarstvu, koji su vezani uz šumarstvo, ali i onih drugih koji se zatiču na tim područjima što smo već spominjali lovci, ribolovci, planinari, izletnici i naravno stanovništvo koje tamo živi. Međutim ovom prilikom ja bih također apelirao još jednom i na sve nadležne institucije, na sve dionike koji se nalaze u ovome postupku da učinimo sve da ubrzamo zapravo procese provedbe projekata, procese same dobivanja projektnih dokumentacija kako bi sve te projekte mogli provoditi i zapravo završavati na vrijeme jer nam je to svima ja mislim u interesu. I na kraju ne mogu ne spomenuti i naravno pohvaliti županiju iz koje dolazim, to je Karlovačka županija koja se i u ovom izvješću koja nam je na klupama spominje kao jedan od donatora, ali jednako tako kao i potencijalni partner u projektu Karlovac Karst tim se projektom predviđa razminiravanje, ali i upravljanje na svim županijskim zaštićenim Natura 2000. područjima. Planira se razminiravanje i obnova šumskih eko sustava u predjelu Krpela, to je jedan predio koji se nalazi, zapravo oko kojega se nalazi područje na kojemu je bila nekadašnja vojarna Jugoslavenske narodne armije koja je nakon eksplozije, zapravo eksplozije toga skladišta u Domovinskom ratu ostavila iza sebe jedan dobar dio zagađenog područja koje je ostalo sumnjivo i radno nedostupno. I evo na kraju zaključno mogu reći samo da se nadam da ćemo predviđeni plan kojim bi se Hrvatska očistila od mina koji smo prolongirali do 2026. ostvariti u za to predviđenom vremenu.

Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ivana Kirina, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva.

Zakon o humanom razminiranju, 2015. donesen je Zakon o protuminskom djelovanju.

Moje pitanje je vama, odnosno i vaše mišljenje, što je sa korištenjem bojevih punjenja sa osiromašenim uranom, koliko je to bilo učestalo u Domovinskom ratu, da li imate informaciju?

Pa mogu reći osobno da nemam saznanja, niti sam relevantan takve podatke imati, odnosno iznositi.